Ono totiž všem těm kvalifikovaným dělníkům, řemeslníkům, učitelům, zdravotníkům, úředníkům a všem těm dalším, kteří se do střední třídy počítají, těm se totiž dobře žije, pokud žijí v tom, čemu se říká evropský sociální model. Jestliže mají zajištěnou zdravotní péči, a dneska si to uvědomujeme více jak jindy, jestliže jejich děti mohou jít studovat, aniž by musely mít našetřené na vysoké školné, jestli mají zajištěno bezpečí na ulicích a sociální systém, který jim pomůže, když se dostanou do problémů, ať už ztratí práci, nebo se stane cokoliv jiného. Protože jinak, když to takto není, jim sice možná něco málo, těm nízkopříjmovým ve stovkách, těm vysokopříjmovým v tisících, možná desetitisících, zůstane takříkajíc v jedné kapse, ale z druhé budou muset ty tisíce vydat. Budou muset šetřit, aby měli na platbu u lékaře, jenom si vzpomeňte, jak to dneska už vypadá u zubařů, aby měli na studium svých dětí a tak dále. Opakovala bych to, co už jsem v podstatě řekla. A to nemluvím o tom, že by muselo dojít k omezení sociálních služeb, ale také financí na vědu a výzkum, ochranu životního prostředí a tak dále, prostě ten stát by na všechno to, co dělá lidem život slušným, ať už ty příjmy mají jakékoliv, ať už se jim daří lépe, či méně. Návrh sociální demokracie, v tomto případě poslanecký návrh Jana Hamáčka, byl spravedlivý vůči lidem, nepodporoval zvýšení nerovností, jak se děje při té sazbě 15 a 23. A hlavně byl odpovědný vůči veřejným rozpočtům.

Ne, my je skutečně považujeme za veřejné peníze, ať jsou to peníze ve státním rozpočtu, anebo na krajích a obcích, a jsme přesvědčeni o tom jako sociální demokraté, že tyto peníze mají zajistit služby lidem, ty služby, které skutečně lidé potřebují, aby se cítili bezpečně, a to nejenom na ulicích, ale samozřejmě i z toho pohledu, co se stane, když náhodou budou mít jakýkoliv problém obecně v životě, protože budou mít přístup k veřejným službám a vědí, že člověka společnost nenechá padnout na dno, protože stát má funkční a fungující sociální systém.

Pravice říká, nestrašte privatizací a zpoplatněním zdravotnictví a vzdělávání. Já bych ráda věřila, že tyto všechny systémy udrží tak dostupné pro každého, jak jsou dneska. Ale i kdyby tomu tak bylo, tak víme, že ty doby nebudou jednoduché, alespoň ty následující dva roky. A co udělala pravice při poslední krizi?

O navýšení příjmů, abych už se chýlila k závěru, o navýšení příjmů lidem sociální demokracie vždycky usilovala a usiluje a bude usilovat, to platí pořád, ale tímto způsobem, jak to dělá tento balíček, to prostě nejde a nefunguje.

A pokud není a nemíří k mikrofonu... Omlouvám se, paní poslankyni Valachové. Přednostní právo. Děkuji za slovo. Budu velmi stručný. Dámy a pánové, já vím, že je rozhodnuto, že tady je velká většina, která prohlasuje senátní verzi.

Znovu opakuji.

Vy teď rozhodnete... Vy teď rozhodnete, že se sníží mandatorní, tedy každoroční, ze zákona, příjmy státu o 100 miliard, a na druhé straně nejsou absolutně žádné úspory.

Ale pokud nezměníme ten zákon, a na to v tuhle chvíli nemáme většinu, tak to nemůžete deklarovat jako úsporu.